Já si myslím, že právě ta demokracie, jak ji chápu já, asi špatně, neříkám, že dobře, ale demokracie je právě v tom, že lidem řeknu, co jsem zač, co jsem dokázal a co chci dokázat. A lidé si mohou vybrat, jestli mě sem pošlou, nebo nepošlou. Tak jste si vy mohli vybrat jiného koaličního partnera, který nevlastnil Agrofert, který nebyl policistou jako já. Já s Agrofertem nic nemám. Pan Babiš není můj předseda. Ale říkám to do budoucna.

Chci jenom zdůraznit, že mi opravdu vadí to, že když se skládala koalice, já jsem taky pro koaliční program zvedl ruku, vždy jsem ctil koaliční hlasování a vadí mi, že vám to teď před volbami prostě vadí. To není dobrý příklad do budoucna.

Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, asi nebude překvapením, co tady jako koaliční poslanec řeknu. My se bavíme po třech letech této Sněmovny o regulaci rizika konfliktu zájmů členů vlády. Tím definuji to, o čem mluvíme, specificky v případě místopředsedy vlády a ministra financí. Bavíme se v době, kdy tento místopředseda vlády a ministr financí utahuje šrouby pro všechny firmy, byznys a živnostníky, aby maximálně snížil riziko a šanci na odklánění prostředků, zatajování dat, daňové optimalizace, daňové úniky a rizika finančních neregularit.

Teď má slovo pan ministr. Já teď něco přečtu a mrzí mě, že jsem to nevěděl už dříve, protože myslím, že by to spoustu věcí vyjasnilo a vyřešilo.

Mě mrzí, že jsem to nevěděl dříve, že existuje tento morální kodex, ale prý ho musí podepsat každý, kdo vstupuje do hnutí ANO, to znamená, že každý, kdo je v hnutí ANO, musí tento morální kodex podepsat.

Článek 4 říká, že zvolený reprezentant nefiguruje v žádném střetu zájmů; v případě, že by u něj střet zájmů nastal, vyřeší jej co nejrychleji bez ohledu na osobní zájmy zvoleného reprezentanta. My tady řešíme věc, která je logická, a věc, kterou podporuje i morální kodex členů hnutí ANO.

Teď fakticky pan poslanec Blažek. Děkuji za slovo.